Jsem ráda, že Senát znovu upozornil, že opravdu ty chyby jsou závažné.

Je to pro nás jediná možnost, aby skutečně nedošlo i k významnému ohrožení veřejného zájmu. Já k tomu ještě něco řeknu podrobněji.

A ten zákon má dopadnout na všechny.

Takže si musíme klást otázku proč, proč si ti komerční nepřivydělávají i tím, že by byli tlumočníky soudními? A zase, už to tady zaznělo, že právě třeba to ohodnocení není dneska dostatečné.

Zkrátka ta psychologická zátěž je také nezanedbatelná.

A ten návrh zkrátka ty sankce ještě zpřísňuje, a přitom vlastně neošetřuje práva.

Nikoho nevidím, rozpravu končím. Paní ministryně? Já bych chtěla ještě jednou zdůraznit, že ty tři zákony jsou natolik provázané, že jeden bez druhého nemůže být, takže zvažujte pečlivě, jak to tedy je.

Je tomu tak. Já už jsem zagongoval, pane senátore, takže pravděpodobně bude trochu větší hluk.

Tato profese zásadním způsobem ovlivňuje výkon veřejné správy a spravedlnosti.